A my budeme tedy pokračovat ve čtení třetím.

Požádám tedy pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou zahajuji, a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. A ptám se na závěrečná slova ve třetím čtení. Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Ale je to opravdu na hraně.

Jenom dopředu avizuji, že to, co je označeno pod písmenem A to jsme si narychlo tedy poznamenali, je výborová záležitost. Pozměňující návrhy pod písmenem B jsou paní kolegyně Golasowské.

Mám to přečíst všechno?

Následně budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem C2.

11.

I2;

Kdo je proti?

Procedura byla schválena.